Protože ty spoluúčasti, pokud jsou rozumně nastavené, vedou k tomu, že bohatší de facto solidarizují ještě o krok výše s chudšími, přispívají do systému a ten jejich příspěvek pomůže následně k tomu, aby ten základní standard, který se nemusí hradit, byl vyšší a odpovídal nějaké evropské úrovni. Proto znovu opakuji za podmínky, že tady bude konstatováno, že to bylo konzultováno s právníky, kteří jsou to schopni potom obhajovat případně u Ústavního soudu, tak my budeme pro.

Děkuji vám za pozornost. I já vám děkuji a poprosím k mikrofonu pana poslance Janulíka. Děkuji za slovo, paní předsedající.